Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 249, přihlášeno 98, pro 41, proti 1. Návrh nebyl přijat. Přednesu návrh usnesení: